Aby někde ve střediscích, kde se zjevně nebude dostávat lidí, kteří by mohli pomáhat a poskytovat služby, aby neměli prostředky, to nelze připustit.

Děkuji. Tak máme dalšího přihlášeného, a to je pan poslanec Síla, který bude interpelovat pana vicepremiéra Rakušana. Máte slovo.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dotaz.

Děkuju za slovo, pane místopředsedo. No, tak za prvé, policejní prezident byl jmenován ještě dávno před nějakou kauzou, než tak nastalo, tady to nebylo žádné účelové jmenování policejního prezidenta. Za druhé, přece už jenom to, že Policie České republiky v době mého ministrování konala, a to velmi důsledně s velmi zásadními politickými dopady pro mojí vlastní politickou stranu, pro mé vlastní politické hnutí, svědčí o tom, že policie jednala naopak bez jakéhokoliv zasahování ze strany ministra vnitra. Ta celá kauza je velmi důsledně vyšetřována.

Je to prostě korupční kauza komunálního politika.

Samozřejmě, je to nemilá věc pro každou stranu.

Pokud se ptáte, jak bych konal v opozici, určitě bych se na to také ptal, určitě bych chtěl mít jistotu, že ministr vnitra do takové věci nezasahuje. Ale já myslím, že jsem to tím, co se tady odehrálo a tím, že evidentně k žádným zásahům nedošlo, prokázal.

Děkuji, pane předsedající.

My v podstatě nakupujeme přes finskou firmu Uniper, která je monopolním dodavatelem plynu pro Českou republiku, a tato firma obchoduje za spotové ceny, tedy ne za úplně výhodné, protože dlouhodobé kontrakty jsou vždycky výhodnější.

Rozdíl v ceně je samozřejmě násobně úplně někde jinde a i ty zálohy potom tomu odpovídají. Co se týká toho, jestli vy počítáte s tím, jestli vůbec někdy budete obchodovat napřímo, anebo jestli raději budete podporovat nějakou cizí privátní firmu, která sponzoruje finské důchodce, tak to je v podstatě otázka na vás. A to, co tady předvádí vláda Petra Fialy, a vy jste v ní přítomen, to je skutečně takový příběh takové jedné Bangladéše. Takže prosím, laskavě nám sdělte, jestli v tom hodláte pokračovat. Děkuji za pozornost.

Děkuji, dobrý den. Vážený místopředsedo Sněmovny, vážení členové vlády, milí kolegové, já bych měl jednoduchou otázku na pana ministra, a to je, jestli se pamatuje kvůli inflaci na navýšení platů policistů i hasičů. Včera zde zazněly různé teze, myšlenkové toky, a rád bych to slyšel z nějakých kompetentních úst a vyslechl bych si pravdivé informace.

Děkuju. Já bych chtěl touto formou ještě poděkovat panu ministrovi Stanjurovi. Já jsem včera měl jednání se slovenským ministrem vnitra, potom jsem jenom zprostředkovaně slyšel, co se tady odehrávalo v debatě o státním rozpočtu. Policisté, hasiči, ale i příslušníci